Vy jste nás, vážení koaliční poslanci a vážená vládo, přesvědčovali, jak to byla vláda úspěšná, jak všechno klapalo, jak všechno bylo v pořádku. Já to tady nevidím. Já tady vidím, už delší dobu vnímám boj dvou mocenských skupin. A vůbec se nedivím, že se to čím dál méně zamlouvá občanům a že jsou znepokojeni a zděšeni z naší politické scény a ze stavu naší společnosti. Děkuji vám za přesné dodržení času. Tím jsme pro tuto chvilku vyčerpali faktické poznámky.

Pane poslanče Komárku, máte slovo. Děkuji za slovo.

Modří už vědí, že nemluvím za sebe, ale cituji muže mnohem slavnějšího a většího pana Miroslava Kalouska z debaty, která se rozproudila, když Sněmovna jednala o vydání Vlasty Parkanové. Tato debata by mohla být mnohem kratší, kdybychom prostě hlasovali poté, co oba pánové Babiš a Faltýnek mužně řekli, že se vydají do rukou, nechci říci uvozovky, spravedlnosti. Proč ale já vystupuji? Tato žádost je velice neobvyklá. Tato žádost je velice neobvyklá, protože skutečně přichází těsně před volbami, přichází v nejbližší možný čas před volbami. Opakuji to, protože odpovídám kolegyním a kolegům, kteří nás obviňují z toho, že obstruujeme, což je samozřejmě, omlouvám se, blbost. Vím, že vás nepřesvědčím. Vím, že tohle prostředí neposlouchá argumenty. Přesto věřte, že mluvím od srdce.

A vždycky jsem dodával: žádný poslanec hodný toho jména to nemůže říct dopředu, dokud tu žádost nezná. Já samozřejmě k té žádosti nebudu tak příkrý, jako byl pan Kalousek k žádosti o vydání Vlasty Parkanové, protože ten skutečně mohl příslušný, jak by řekl kolega Ondráček, orgán činný v trestním řízení urazit, nebo příslušného policajta, jak bych řekl já.

Víte proč? Protože bych si byl jist, že tam Oskar umře. Psi můžou taky umřít, mimochodem. Protože žádost, která má tolik formálních nedostatků, svědčí o tom, že onen policista má hlubokou neúctu k nám poslancům.

Ale tohle je naprosto neobvyklá situace, kdy v době těsně před volbami dostáváme narychlo napsanou nejasnou žádost, kde není jeden jediný důkaz. Myslím, že člověk, který si tyto otázky nepoloží, není normální. Omlouvám se, ale nejste normální. Nemusím být bývalým komentátorem, abych si tyto otázky položil. Prosím, před hlasováním si je položme znovu, přečtěme si tu zprávu. Chtěl jsem z ní dlouze citovat, není to nutné, už je na internetu.

Dámy a pánové, opakuji, vím, že tím nic nezměním, vím, že mi nebudete věřit, vím, že se nezamyslíte, ale říkal jsem to víceméně pro sebe, takže je mi to jedno. Děkuji vám, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Proto když tady budu mluvit o policii, tak tím mám na mysli skutečně pouze tento jeden případ, který dnes řešíme. Když jsem si přečetl žádost o vydání našich dvou poslanců, tak jsem trošku nevěřil svým očím.

I proto jsem chtěl nahlédnout do policejního spisu, abych pochopil myšlenkové pochody vyšetřovatele a hlavně zjistil, jestli to, co je v žádosti napsáno, je vůbec nějakým důkazem podloženo. Podotýkám, že spis v nich není nijak souvisle řazen.

ve třetím šanonu je komunikace s bankami, to znamená, vyšetřovatel oslovuje všechny banky, které na našem území působí, a zjišťuje, kdo kde jaký má účet a kolik je tam peněz a tak dále; a teprve v tom posledním čtvrtém šanonu má být ten hlavní důkaz. To je velice zajímavé, protože to má být údajně znalecký posudek, který má dokazovat, že se stal trestný čin.